12. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl. A snad ještě upřesnění.

V rychlosti přečtu jména nominovaných poslankyň a poslanců.

Děkuji. Otevírám k tomuto bodu rozpravu, do které se s technickou přihlásil pan poslanec Stanjura.

Nikoho dalšího do rozpravy přihlášeného nemám, tímto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Prosím předsedu komise poslance Martina Kolovratníka, aby předložil návrh k hlasování. Už jsem návrh předložil, takže můžeme hlasovat. Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Tímto hlasování končím. Tímto konstatuji, že návrh je přijat a ustanovili jsme tímto stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Před projednáváním dalšího bodu zde mám další omluvu, a to omluvu pana Josefa Zahradníčka, který se na dnešní odpoledne z jednání Sněmovny omlouvá z osobních důvodů.